Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Tak jestli proti tomu nic nemáme, tak tady mám stejně agendu, kterou potřebuji přečíst, takže bych tedy pokračoval. Paní poslankyně a páni poslanci, v pátek 9. října 2020 předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím číslo 70 na základě návrhu vlády vyhlásil stav legislativní nouze. Vláda v souvislosti vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisky, které schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byly projednány ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti, sněmovní tisk 1055; vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, sněmovní tisk 1057; vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona exekučního řádu, sněmovní tisk 1060;

Vážené kolegyně a kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Do rozpravy se...

Takže pokud se již nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.